Já jsem skutečně smutný, že tady není... Vážený pane ministře, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o pozornost, neboť se podle mě jedná o věc zcela zásadní. Nedávno jsme schválili služební zákon a já jsem hlasoval pro. Byla to chyba. Na Ministerstvu zahraničí se totiž principy tohoto zákona poměrně razantně obcházejí. Vážený pane ministře, po vašem nástupu do funkce jsem do vás vkládal opravdu velké naděje.

Očekával jsem také Myslím, že slovník této Poslanecké sněmovny by měl mít jistou úroveň.

Bohužel musím konstatovat, že práce personální politiky se nezměnila, neníli nakonec horší, než tomu bylo za vašeho předchůdce. Kariérním diplomatem se člověk stává na základě úspěšného výběrového řízení a absolvování studia na diplomatické akademii. Jaká je ale současná praxe na MZV? Letos bude přijato na diplomatickou akademii méně než deset uchazečů. Ministerstvo zahraničí však od nástupu nového vedení přijalo již více než 130 nových pracovníků, všechny na výjimku ministra, tedy bez konkurzu. Děje se tak evidentně kvůli zákonu o státní službě, který od 1. 7. zásadně omezí přijímání lidí, kteří neprojdou férovou soutěží. Jaká je kvalifikace těchto lidí přijatých na výjimku ministra? A nejedná se zdaleka jen o řadové pracovníky.

Divné to je. Místo nich totiž bylo přijato 130 perspektivních diplomatů na ministrovu výjimku. Jakou mají kvalifikaci? Kolika jazyky hovoří? Prosím pana ministra o odpověď.

Tak jenom abych to uvedl trochu na pravou míru. Tady bylo řečeno, že jsem přijal 130 zaměstnanců ministerstva na výjimku. Já bych k tomu rád vysvětlil: Na ministerstvu se přijímá na výjimku, protože od roku 2010 tady platí stopstav, proto vlastně jakékoli přijetí jde na výjimku. Ale rád bych vysvětlil, že to není tak, že bych já přijal 130 zaměstnanců na výjimku.

A pak je tam kromě těch 11 ještě dalších 18, to jsou většinou tajemníci těch náměstků, kteří si také přivedou někoho vlastního.

Můžeme se na to potom podívat, já vám to mohu podepsat dokonce jméno po jménu. Z toho, co byste zjistil, kdybyste se opravdu seznámil s tím, jak to ve skutečnosti vypadá, tak by poměrně jasně vyplynulo, že je hrubým zkreslováním tvrdit, že tady dochází k nějakému rychlému obcházení toho, co má přinést služební zákon, protože jednak počet těch přijatých na ministerstvo je, dovolím si tvrdit, velmi nízký právě proto, že opakuji ministerstvo má více než 1 800 zaměstnanců a tohle je vlastně opravdu setina, těch 28, kteří byli mnou podepsáni. Je to to, co je podle mě běžné ve všech zemích, že když přichází ministr, tak má prostě právo provést určité změny třeba na postu tiskového mluvčího nebo na postu náměstků apod. A všechny tyto změny, které jsou podle mě naprosto přiměřené z hlediska rozsahu, jsem prostě provedl. A samozřejmě, že podle nového služebního zákona to dozná určitých změn, protože podle něj bude existovat politický kabinet, to znamená, tam je vlastně přímo pravidlo pro to, jak se mají tyto nové síly, když přicházejí s ministrem a předpokládá se, že odejdou s ministrem, jakým způsobem se mají zaměstnat. Já si dovolím tvrdit, že se nic tak dramatického, jak tady pan poslanec tvrdil, nestalo. Možná jsme si mohli tuto debatu ušetřit, protože jsme se mohli setkat nad konkrétními, skutečně pravdivými čísly a třeba i nad konkrétními jmény, protože já se nebráním a protože základní zásada, kterou ctím, je, že mě nezajímá nějaká stranická knížka, ale zajímá mě, co ten člověk je schopen odborně dodat. A mohu vás ujistit, že kdybych zjistil, že někdo z těch nově přijatých to nesplňuje, tak bez ohledu na to, odkud přichází, se s ním zase rozloučím. Když mi dokážete, že jsem tento princip nějak porušil, tak můžete mluvit o něčem zásadním. Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

Děkuji, pane ministře, za odpověď.

Já si myslím, že to prostě v pořádku není, a ptám se, jakou tito lidé mají kvalifikaci, kolika jazyky hovoří, jakou mají praxi z diplomacie, když jsou přijímáni na důležitá vedoucí místa na ministerstvu.